Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že aspoň ministr obrany, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vás uspokojí.

Ale to je na vás, prostřednictvím pana předsedajícího. Nevím, jestli někde byla publikována, možná ano, ta mapa, kde je vidět výběžek na jihovýchodní turecké hranici, kde došlo k narušení.

Je to bohužel běžný nástroj jakéhosi testování protivzdušné obrany v rámci vojenské strategie a také test odhodlání reagovat na jisté provokace, řekněme, nějakým razantnějším způsobem.

Nezbývá než věřit, že obě strany konfliktu poskytnou všechny informace k tomu, aby incident mohl být řádně vyšetřen, ale k tomu je skutečně zapotřebí obou, protože jinak se pohybujeme v kategorii tvrzení proti tvrzení, kdy turecká strana má za to, že opakovaně ta letadla varovala, ruská to popírá.

Upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo. Což asi nikdo rozumný nevítá. Ale v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní. Děkuji panu ministrovi. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, které mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin.

Já myslím, že... Můžete pak odpovědět vy, nemusíte na mě mluvit zezadu, čí provokaci. Myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovaně, společně. Protože riziko, které nám tady hrozí, je veliké. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku.

Ale když mluvíme o provokaci, tak skutečně je namístě otázka čí.

Kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla.

Přikročíme k 11. interpelaci. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat nepřítomnou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci vzniku tzv. miniúřadů. Vážený pane předsedající, vzhledem k omluvě paní ministryně Šlechtové na dnešní interpelační den svoji interpelaci stahuji a předložím ji za týden. Děkuji panu poslanci. Přikročíme ke 12. interpelaci. Paní poslankyně Jitka Chalánková bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci státního občanství bratrů Michalákových. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci českých dětí odebraných českým rodičům norskou sociální službou. V tuto chvíli byla prvoinstančně schválena adopce jednoho z bratrů, Davida, norskými pěstouny, kteří mají o adopci velký zájem. Ostatně o adopci nějakého dalšího dítěte měli zájem vždycky, jak sami vypověděli. David má nyní české občanství. Žádné jiné. Stejně jako jeho rodiče. Dojdeli na nejhorší a Norové skutečně schválí jeho adopci, pravděpodobně tím získá norské občanství. Má otázka zní: Ztratí David v takovéto situaci české státní občanství? Nebo na něho bude Česká republika i nadále hledět jako na českého občana? Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný, protože podle analýzy, kterou dělali právníci Ministerstva vnitra, nabytí norského státního občanství ať již ji nabyl v adopci, osvojením, či jiným způsobem, nezakládá pro nezletilého Davida Michaláka to, že by pozbyl české státní občanství. České státní občanství by mohl pozbýt, pokud by opatrovník, ale to je míněno opatrovník na českém území, v tomto případě předpokládám, že to stále budou rodiče Davida Michaláka nebo minimálně maminka, by museli k tomu dát souhlas.

Nemám doplňující otázku, jen chci poděkovat jak panu premiérovi, tak vládě České republiky, že se tomuto případu nadále tolik věnují, protože Norské království do dnešního dne nedokázalo věrohodně vysvětlit, proč české občany odebralo rodičům a proč je rozdělilo.